Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci Klára Dostálová, která byla navíc přerušena během svého vystoupení, nicméně dnes je omluvena.

Vzhledem k tomu, že tedy paní poslankyně Klára Dostálová je z dnešního dne omluvena, a teď se domnívám, že i paní, ano, i paní poslankyně Pošarová je omluvena, přichází v obecné rozpravě na řadu paní poslankyně Fialová. A vidím pak následně přihlášeného... nebo s přednostním právem, pane předsedo? Přednostní právo. Tak ještě paní poslankyně posečká. Dobře, děkuji. Budeme následně o tomto návrhu hlasovat. Nyní tedy poprosím paní poslankyni v obecné rozpravě a vás, kolegyně a kolegové, ještě jednou žádám o ztišení. Máte slovo. Já moc děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásila tady k tomu bodu z důvodu toho, že dlouhá léta jsem působila ve výboru jako člen SVJ sdružení bytových vlastníků jednotek a navrhovaná úprava není zcela jako ideální pro samotnou obsluhu a pro případné zvýšené náklady. Paní poslankyně, omlouvám se, ale já ještě jednou požádám kolegyně a kolegy o klid, a pokud tak neučiní, tak už začnu jmenovat, kdo se konkrétně má ztišit, protože skutečně ten hluk je příliš velký a paní poslankyně nemá dostatečný klid na své vystoupení. Ještě jednou vás žádám o ztišení a přesunutí rozhovorů do předsálí.